Odděleně. Dobře, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Budeme hlasovat nejprve o bodu 183, sněmovní tisk 1020, zařadit ve středu 7. 6. jako první bod po třetích čteních. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Dále pan předseda Černoch navrhuje sněmovní tisk 940, návrh zákona o státních svátcích, zařadit tento čtvrtek jako první bod jednání po 11. hodině. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování o zrušení pevného zařazení tohoto bodu.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Kdo je proti?

Alternativně poslední návrh zařazení bodu 195 na pátek jako první bod po třetích čteních. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Paní poslankyně Černochová chce bod 187, sněmovní tisk 1041, zákon o zajišťování obrany České republiky, zařadit na tento čtvrtek jako první bod programu po 11. hodině. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?